Děkuji. Konzumace dalších návykových látek je v České republice obecně zakázaná jinými právními předpisy, a proto není třeba ji v novele speciálně upravovat. Jedná se tedy pouze o alkohol. Děkuji. Mezitím přečtu jednu omluvu. Tak prosím, pane poslanče. Konečně máte slovo.